Děkuji. Mám zde přihlášku paní poslankyně Ožanové s faktickou poznámkou. Jenom připomínám, že je dohoda, že faktické poznámky nebudeme uplatňovat. Prosím, paní poslankyně Věra Kovářová v rozpravě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já se krátce vyjádřila k vratce ze Senátu. Původní návrh vlády byl dobrým úmyslem. Ovšem výsledek je, že negativní dopady mohou býti na straně nájemce i na straně pronajímatele. Co se týče negativních dopadů na nájemce, tak návrh znemožňuje podání výpovědi pouze z důvodu neplacení nájmu v rozhodné době a z výkladu zákona nevyplývá, že by zákon posuzoval termín splatnosti. Pokud se tedy nájemce dostane v rozhodné době do prodlení, bude mu dlužná částka narůstat o úrok z prodlení, a to až do úplného zaplacení dluhu. Pronajímateli pak nic nebrání v tom, aby se domáhal následně zaplacení nájmu u soudu. Dlužný nájem spolu s úrokem z prodlení tak může narůst o úhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení, což by pro většinu nájemníků bylo naprosto likvidační. A teď negativní dopady na pronajímatele. Je jasné, že nemalá část pronajímatelů se může také dostat do ekonomických problémů. Dojdeli u majitele v důsledku mimořádných opatření k výpadku jeho vlastního příjmu, dostane se do neřešitelné situace. Při předpokládaném propadu cen nemovitostí by pak mohl být nucen prodat byt pod cenou a není vyloučeno, že z kupní ceny nepokryje celou nesplacenou část úvěru.

Nyní s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal vzdává se přednostního práva ve prospěch pana poslance Tomáše Martínka, který je přihlášen v rozpravě. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Tedy my samozřejmě souhlasíme s tím, že právo na bydlení má přednost před majetkovým právem, to tady není o to ten spor.

Já tady zkusím uvést dva příklady. Jeden příklad je to, že pokud někdo pobírá dávku na bydlení a nyní se vyhne placení toho dluhu, tak mu nevznikne potom nárok, resp. ten nárok nebude z čeho vypočítat, protože on v předchozích měsících neuhradil nájemné, tudíž tam není žádné nájemné, které by v minulosti uhradil, a podle zákona se prostě ten příspěvek na bydlení počítá podle nájemného uhrazeného v předchozím čtvrtletí.

To jsou ty dvě pasti, které tady zmiňujeme, jestli jsem to tedy správně interpretoval. Děkuji za pozornost. Děkuji. A to byla poslední přihláška do rozpravy. Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova... má jak paní ministryně, tak pan senátor. Tak paní ministryně dostane přednost. Tak děkuji za slovo. Já se pokusím být tedy maximálně stručná, ale k některým bodům bych se ráda vyjádřila. Tak za prvé je potřeba znovu si říct prosím, nejde o neplacení nájemného. To prosím skutečně, abyste všichni zaregistrovali. Jde skutečně o to, aby ti lidé nedostali výpověď.

A když už se tady bavíme o těch počtech v měsících, je potřeba si také uvědomit, že nájem se platí dopředu. To znamená, že pravděpodobně březen a duben jsou passé. Samozřejmě lze uplatnit mimořádnou okamžitou pomoc. To znamená, na to se to nevztahuje. A znovu upozorňuji, že my jsme nikdy neřekli, že se nebude platit nájemné. Nájemné spojené se službami za bydlení se musí platit vždy. Proto samozřejmě i některý příjem ti nájemci doloží i v rámci dávky, o které budou žádat. Druhá věc, ke které bych se ráda vyjádřila, tady naprosto podporuji slova pana poslance Kupky.

Prosím, pokračujte. Na druhou stranu ruku na srdce, ne všichni se samozřejmě chovají jako velmi slušné obce, které se samozřejmě se svými nájemci domlouvají. Třetí věc, kterou bych velmi ráda zmínila, je ohledně těch státních záruk.